A proto je nejasné, jak studie proveditelnosti dopadne.

Mohli jste se s ním podrobně seznámit.

A také proto vláda nedávno projednala materiál, který se zhruba jmenuje ochrana ekonomických zájmů České republiky ve věci strategických, superstrategických a kritických surovin.

K tomuto materiálu se zahájil proces, kdy je zájem, aby na těchto strategických věcech do budoucna to byl státní podnik Diamo, který bude mít budoucí možnou těžbu pod kontrolou jako první, i průzkumnou činnost, a stát vláda rozhodne, jestli se to někomu dá, nebo jestli to zůstane pod kontrolou státu.

Takže tohle byl materiál, který byl přijat nedávno vládou.

A memorandum říká pouze tohle: na obou stranách se konstatuje, že je shoda, že zpracování má zůstat v České republice a také že výrobní řetězec, který by z toho byl, pokud se bude těžit, což je otázka, aby se budoval v této zemi. To je jediné, co ministr Havlíček udělal, za to si zaslouží podle mě spíš pochvalu. Já bych vás chtěl upozornit jenom na jednu věc.

Nezaslouží si to tahle země, protože to je úroveň debaty, která nakonec ve svých důsledcích může poškodit stát. Tak vás prosím, abyste v debatě respektovali fakta a abyste říkali pouze věci, které máte opravdu ověřené, jinak na to všichni doplatíme.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že dnes tu budeme opravdu velmi dlouho a že se v té věci ztrácí nejenom Poslanecká sněmovna, novináři, ale i veřejnost.

Já jsem přesvědčen o tom, že to je snaha vypustit mlhu, která má překrýt a zakrýt některé problémy, které tady byly definovány. A samozřejmě to má za cíl odradit některé voliče, kteří by chtěli volit sociální demokracii. Na konci řekl, že právě díky této kauze nám hlas nedá. I to je důvod a cíl právě této kauzy.

Ona, přátelé, je pravda ale někde úplně jinde. Já bych si dovolil několik otázek položit.

Proč neměl šanci státní podnik Diamo se přihlásit? Proč jste nepostupovali striktně podle zákona? Když se podíváte na český právní řád a povinnosti nejenom ministerstev, ale zároveň i obcí, když chtějí cokoliv pronajmout nebo prodat, jsou povinny tuto věc zveřejnit na úřední desce, aby kdokoliv další měl právo o tom vědět a mohl se případně přihlásit nebo mohl případně klást nějaké námitky proč v takto zásadní věci, po níž následoval závazně právní akt, tedy získání průzkumných licencí, to vaše ministerstvo, pane ministře, nevyvěsilo?